A děkuji za slovo. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.

Není to nárok na státní rozpočet ani na dluh.

Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Adamovou, připraví se paní poslankyně Hnyková. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, mám tři pozměňovací návrhy, ke kterým bych se tímto chtěla přihlásit a velice stručně vám je i představit. Dva z nich se týkají stejné oblasti, pouze se liší částkou, o kterou by se mělo jednat.